Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovoluji si přednést dva návrhy k pořadu schůze. Ten první se týká vládní novely insolvenčního zákona. Bod, který je v tuto chvíli zařazen v programu druhých čtení jako bod číslo...

Jako bod č. 5, sněmovní tisk č. 71. To je první věc. Druhá věc se týká aktuálně dnešního programu schůze. Protože jsme opakovaně nestihli projednat pevně zařazený bod číslo 41, novela zákoníku práce, sněmovní tisk číslo 159, prosím o jeho zařazení z těch důvodů, jak už jsem tady uvedl, a sice jako pevně zařazený bod dnes dopoledne po již pevně zařazeném bodu číslo 23. Děkuji. Děkuji.

Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o návrzích, které tu zazněly.

Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat o návrzích pana předsedy Chvojky. Zřejmě bychom hlasovali jedním hlasováním.

Víme všichni, o čem hlasujeme.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále navrhoval pan poslanec Chvojka zařadit druhé čtení, bod 7, sněmovní tisk 109, zákoník práce.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Já se omlouvám za ten zmatek. Chtěl jsem hlasovat nějak jinak, takže prosím, jestli by bylo možné tuto námitku akceptovat. Takže výsledek hlasování neodpovídá projevu vaší vůle. A mohl byste ještě do stenozáznamu sdělit, jak jste hlasoval? S přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím pěkně, děkuji. Přeji vám hezký dobrý den a pro všechny zopakuji onu formulaci, která má zaznít, aniž by byla pochybnost: Hlasoval jsem pro, ve sjetině mám křížek, nebo proti, zpochybňuji tedy hlasování. Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Výborného na pevné zařazení bodu číslo 5, novela insolvenčního zákona, na středu 3. 10. po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Omlouvám se, napsáno mám dopoledne.

Kdo je proti

Tento návrh přijat nebyl.